A já opravdu se obávám, že pakliže se to tady prohlasuje, tak se to prostě zopakuje.

Vyhnat? Nepokřikujte po mně, prosím vás, kolegové. Obávám se, že tomu tak není, pokračujte v projevu.

Prostě kamarádi kamarádů musí být umístěni. Mezi hlavní pilíře patří snižování objemu peněz na platy úředníků prostřednictvím spojováním agend v důsledku rozumné digitalizace státní správy, to jsou ty naše řešení, slučování a rušení agend a snížení provozních výdajů kapitol o 5 10 % ročně. Stejně tak navrhujeme, a to bylo v rámci naší konsolidace po covidu, že musí dojít opravdu ke zrušení nepotřebných ministerstev.

Posiluje důvěru veřejnosti v daňový systém.

Nemám s tím sebemenší problém.

Proč musíte zvedat tu dálniční známku?

Nerozumím tomu.

Toto opatření může také pomoci trhu práce, protože máme jednu z nejnižších nezaměstnaností ve všech zemích Evropské unie.

Konsolidace veřejných rozpočtů prostřednictvím navyšování daní může mít negativní dopad na hospodářský růst, a to z několika důvodů.

Zvýšení daní sníží disponibilní příjmy domácností a podniků. Snížíte investice podniků, protože vyšší daňová zátěž snižuje ziskovost investic.

Další věc, která dopadne, snížení konkurenceschopnosti. To může vést k poklesu exportu a zahraniční investice v dané zemi.

Vysoké daně mohou odradit podnikání a zakládání nových firem. Podnikatelé cítí, mohou cítit, že se jim nevyplácí podnikat kvůli vysokým nákladům a sníženému zisku.

Omezí se tvorba nových pracovních míst a budou nižší inovace. Efekt na nabídku práce.